Jde nám o to, aby uchazeči zadávali podle zákona a hlavně, hlavně aby nedělali tolik chyb jako u stávajících novel. Tento zákon Ministerstvo pro místní rozvoj nepřipravilo kvůli evropským dotacím, nepřipravovalo kvůli evropským dotacím. Ten zákon připravujeme, aby se veřejné peníze daly zadávat nejenom kvůli dotacím, ale celkově v celé České republice, to znamená pro stavebnictví, ale ne kvůli evropským dotacím. Je to jeho součástí a po schválení zákona samozřejmě Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní orgán pro koordinaci i přizpůsobí naše metodické pokyny novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jsou tam novinky, o kterých toto třetí čtení vůbec není, a nebavíme se o tom. Je to na nás a my jsme připraveni to opravdu již spustit. Nicméně bych ještě chtěla v závěru říci a reagovat jenom velmi stručně na to, co zde bylo řečeno ohledně právě toho střetu zájmů. Jenom velice stručně ohledně rakouského modelu, který zde byl zmíněn. My jsme si to teď velice v rychlosti ověřili i se zastoupením České republiky v Rakousku. V Rakousku je tato věc řešena v zákoně o střetu zájmů a není to zákon o veřejných zakázkách.

To je jenom naše rychlá reakce k tomu, co zde padlo na základě právní analýzy. Já tady nechci polemizovat s právními analýzami jedna, dvě, tři, čtyři. Jako předkladatel tohoto zákona, jako ministryně pro místní rozvoj jsem povinna, jsem povinna vás všechny upozornit na rizika, která vyplynou z toho, jaké pozměňovací návrhy se v této Poslanecké sněmovně mohou přijmout, které se následně mohou přijmout v Senátu a následně zajistí, aby tento zákon byl v účinnosti.

Já některé z nich považuji za velice klíčové, důležité a děkuji vám za ně. Legislativní sekce Parlamentu České republiky nám velmi pomohla zlepšit tento zákon apod. Nicméně prosím, cílem tohoto zákona není řešit střet zájmů člena vlády. Cílem tohoto zákona je zkultivovat veřejné prostředí v rámci zadavatelů a uchazečů v celé České republice. Já vám také děkuji, paní ministryně. Přeji pěkné dopoledne. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Plíšek. Prosím, pane poslanče. Tak já jenom krátce v reakci na paní ministryni. V Rakousku platí, že pokud člen vlády má podíl 25 %, musí to ohlásit a jeho firmy se nemohou účastnit veřejných zakázek. Jestli to mají upravené v zákoně o střetu zájmů, nebo v jiných zákonech... Takže to jenom na upřesnění, aby bylo jasné, že toto pravidlo v Rakousku platí. Týká se veřejných zakázek členů vlády a je upraveno v určitém zákoně, ale asi není úplně důležité, ve kterém, ale že se to týká veřejných zakázek firem člena vlády. Prosím, máte slovo.

Z toho 16 podali opoziční poslanci, 16 z těch 350.

Proč to říkám? Protože to ukazuje, že ten zákon nebyl dobře připraven, pokud jsou tady stovky pozměňovacích návrhů.

Milí kolegové, prosím, nechte pana předsedu Stanjuru dohovořit. A když ji rušíte, tak pak samozřejmě nemůže reagovat na to, co v té rozpravě zazní. Když to chystáte dva a půl roku, jak říkal pan premiér, tak jste měli dostatek času si to vyříkat jindy a ne těsně před hlasováním ve třetím čtení.

Pak se musím pousmát nad tím zásadovým stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj, legisvakance sedm dnů. No nezlobte se na mě, neutrální stanovisko není zásadové. Buď je pozitivní, nebo negativní.

Není přece složité se rozhodnout pro nebo proti. Co je to neutrální? Opravdu tomu nerozumím. A k té debatě, která tady dneska probíhá asi poslední hodinu. Tak pan premiér označil návrh kolegy Plíška za bílého psa a že to není podstatné.

Já fakt nemám rád, když někdo posouvá a interpretuje např. rozhodnutí evropských institucí. A paní ministryně říká: Už tady máme rozhodnutí ohledně Řecka a já vás musím upozornit na rizika. A je to posunutá interpretace. Já vám všem a paní ministryni ještě jednou ocituji, ocituji z toho rozsudku, z toho rozhodnutí.